Rovněž bych podotkl, že se nejedná o iniciativu pouze našeho klubu, tedy Úsvitu národní koalice, ale že ji podepsali i kolegové z koalice. Je zřejmé, že zejména ve stínu teroristických útoků, které se odehrávají po Evropě, je nutné přizpůsobit český právní řád aktuálním bezpečnostním rizikům, protože s něčím podobným prostě nepočítal. Chtěl bych na vás proto apelovat, protože si myslím, že bezpečnost České republiky bychom měli všichni považovat za naprosto primární. Bezpečnostní služby po celé Evropě varují před tím, že se zvyšuje riziko terorismu, a do armády Islámského státu odcházejí tisíce Evropanů a nikdo nemůže vyloučit, že tam budou odcházet i Češi.

Podle sdělení mluvčího této služby opustilo Slovensko v uplynulém období několik lidí, u kterých panuje podezření, že se mohli zapojit do radikálních projevů v těchto oblastech.

Dámy a pánové, od předních evropských státníků zaznívají jasná slova, že jsme ve válce s Islámským státem. My se musíme začít tak chovat i v České republice, a proto vás znovu prosím o podporu zařazení tohoto bodu. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Vladislav Vilímec a připraví se pan poslanec Rom Kostřica.

Návrh je koncipován tak, že oprávněnou osobou k odškodnění je pouze původní vlastník.

Ano, ale on to už navrhl pan poslanec Stanjura, tak aby nedošlo k duplicitnímu návrhu, tak tento svůj návrh stahuji. Stahujete svůj návrh, dobře, děkuji. Nyní tedy vstoupí pan poslanec Rom Kostřica a připraví se pan poslanec František Laudát. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo.

Ono se to zdá být v současné době svým způsobem předčasné, nicméně rok 2016 je za dveřmi a já bych hrozně rád chtěl, aby se skutečně Sněmovna touto záležitostí zabývala, protože považuji dosavadní opravy, které probíhaly ať pod tím, nebo oním ministrem dopravy, za zcela nevyhovující, a rozhodně tento problém je takový, že se nedotýká jenom řidičů, kteří jsou postiženi těmito opravami, ale dotýká se nás všech.

Další věc, kterou bych chtěl, aby se projednala, je ta skutečnost, že jsme byli všichni upozorněni na to, že opravy budou probíhat jenom ve dne, protože jinak ten noční provoz je nepoměrně dražší. Já se domnívám, že v současné, zejména lepšící se ekonomické situaci by Česká republika mohla mít dostatek peněz na to, aby zajistila několik desítek pracovníků, kteří by pracovali i v průběhu noci.

Byl bych rád, kdyby tento bod mohl být zařazen na 9. prosince jako první po pevně zařazených bodech. Děkuji vám za pozornost. Nyní vystoupí s přihláškou pan poslanec František Laudát.